Jaká jsou k tomu skutečná data?

Řeknu ještě jeden příklad.

Čili ve Sněmovně žádné opatření vlády proti šíření koronaviru nedodržujeme, nebo chováme se zkrátka jakoby nebezpečně no a jaká jsou data, kolik je zemřelých a nakažených poslanců a podobné věci? Čili tuto otázku si položme. Je úplně jasná. Zase je to konkrétní příklad, ale krásně ukazuje to, jak bojujeme.

Ano, moment.

Já dám slovo paní zpravodajce. Vážené kolegyně... Je prostě potřeba, aby ty návrhy padly tak, že navrhujeme tak a tak, aby to nebylo jakoby mimochodem v tom projevu. Prosím. Pokud ne, tak můžeme ještě chvíli počkat. Mám poznamenáno, kdo ten návrh podal, kdo nepodal. Já doporučuji, pane předsedající, počkat na dokončení rozpravy.

Děkuji za slovo. Jménem našeho poslaneckého klubu potvrzuji to, co v rozpravě zmínil pan docent Svoboda. A ty podmínky, k těm se dostanu. Já se od rána snažím poslouchat tu rozpravu a myslím, že ji nevedeme správným směrem.

Ale podle mě to není podstatné. Veřejnost zajímá, jaká opatření budou platná a čím se budou muset řídit.

Kdyby vláda to myslela poctivě...

Nebo co to je za hru? A o tom tady nikdo z vlády nic neřekl.